Čili ti další čtyři podnikatelé, kteří provozují na části toho areálu svou podnikatelskou činnost mezi nimi je i zmíněný Ing.

Když tedy došlo k té prověrce skončené věci Nejvyšším státním zastupitelstvím, očekával jsem, že orgány činné v trestním řízení budou pokračovat v šetření a na zjištění, že došlo k porušení právních předpisů, že byl spáchán trestný čin, budou požadovat potrestání viníků. Není tomu tak.

V odpovědi pan ministr říká, že s tím nejde nic dělat, protože je to promlčeno.

V tomto ohledu si myslím, že je potřeba, aby odpověď od pana ministra byla, nebo jestli chystá samo ministerstvo a to je ta jediná doplňující otázka, kterou jsem nepoložil v té písemné interpelaci jestli chystá ministerstvo např. novelu trestního zákona, trestního řádu v této věci, aby se to lépe vyšetřovalo a mohlo také i po vyšetření těch skutečných důkazů potrestat. Já děkuji panu místopředsedovi Vojtěchu Filipovi. Poprosím o odpověď pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ta kauza skutečně je problematická.

Na druhé straně tak jak jsem se s tou kauzou seznámil, obávám se, že už s tím opravdu dnes asi nikdo nic neudělá.